Pane ministře, máte slovo. Budu velmi stručný. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, jenom předešlu, abychom se trošku zorientovali zpátky, že se jedná o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Ten byl odeslán do Senátu.

Nutno přiznat, že přijatý pozměňovací návrh provádí toto zrušení z legislativně technického hlediska ne zcela dokonalým způsobem a praktického naplnění jeho účelu by tak nemuselo být dosaženo.

Takže já bych chtěl požádat plénum Poslanecké sněmovny o přijetí tohoto zákona ve znění vráceném Senátem. Děkuji panu ministrovi životního prostředí.

Ano.